Pane předsedo, máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedající. Dobré ráno, kolegyně, kolegové, zástupci vlády. Já bych chtěl poděkovat, že bylo umožněno díky podpisům poslanců dnes tuto mimořádnou schůzi mít. A sledoval jsem i vyjádření předsedů klubů vládních stran, kteří řekli, že bude program schválen. To znamená, že budou moci vystoupit i osoby, které nemají takzvané přednostní právo. Já doufám, že pan ministr Hamáček neuteče, protože některé ty dotazy by chtěli položit i jiní poslanci, nejenom poslanci s přednostním právem, a myslím si, že by k tomu měli mít právě možnost v průběhu jednání té schůze. Ještě než zahájím tedy veskrze pozitivně, pan ministr tady měl toto přednostní slovo. On se vymezoval proti spoustě věcí, které, za prvé, nikdy nezazněly, a za druhé, kritizoval tedy věci, které ani nejsou pravda.

Vláda na svých každodenních zasedáních chrlila spoustu rozhodnutí, opatření a v nouzovém režimu i zákonů, které jsme byli nuceni během třeba i pouhého půldne celý přečíst, prozkoumat ty závislosti a následně druhý den o nich v průběhu jednání Sněmovny hlasovat. My jsme se věnovali jak otázkám ekonomickým, tak otázkám v regionu. Byli jsme partnery po dobu nouzového stavu vládě, i když naše návrhy často nebyly vyslyšeny. Tady od pana ministra Hamáčka zaznívala ta data. Já ho někdy trošku lituji, že musí vystupovat na stejném pódiu s panem premiérem Babišem, nicméně si myslím, že nebyl v době té slavné tiskové konference na stejném pódiu, ale možná se pletu. Takže v momentu, kdy se konečně rozjížděly dodávky zdravotních pomůcek, tak to byla doba po tom, co pan premiér Babiš vystoupil na ranní tiskové konferenci a lhal občanům, lhal divákům a tvrdil není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. To mi řekněte kde a já jim to dnes osobně rozvezu. Cituji pana premiéra Babiše. Toto tvrdil na tiskové konferenci v momentě, a my to víme, jak to bylo.

Já bych chtěl také poděkovat lidem, kteří důstojně zvládli i na úrovni krizového štábu toto zásobování pomůckami, ale jasné rozpory mezi tím, co tvrdil pan premiér či ministr zdravotnictví, a tím, co zde zaznělo za fakta ohledně časové osy, zde jsou, každý si to může dohledat na internetu. A teď jenom krátce k jednání dnešní schůze.

Je to zejména pomoc, a efektivní pomoc, skupinám lidí, rodinám a firmám, na které se buď zapomnělo, nebo ta pomoc je v tuto chvíli buď nedostupná, nebo nedostatečná. Druhá velká otázka není pouze nákup zdravotních pomůcek po dobu nouzového stavu, ale je předzásobení České republiky do budoucna. Já věřím, že v ten kritický moment, který tedy byl začátkem března, se pan ministr Hamáček snažil dělat, co šlo.

Ostatně podle mě se o tom budeme dále bavit. Zásadní otázkou jsou také kroky, které se týkají zdravotnictví já věřím, že zde bude vystupovat moje kolegyně Olga Richterová a to jsou aspekty jak chytré karantény, která se konečně musí spustit tak, aby fungovala; je to otázka poskytování dat nejenom poslancům zde a i informací, ale i odborníkům a vědcům, kteří s nimi mohou dále pracovat a i ta rozhodnutí skutečně odborně validovat. Já jsem ještě jednou chtěl poděkovat panu předsedovi Chvojkovi, panu předsedovi Faltýnkovi. Já jsem slyšel jejich vyjádření ráno do médií, že program této schůze podpoří. My tady máme zhruba čtrnáct usnesení, která reagují na naši podrobnou analýzu a vyhodnocení těch jednotlivých kroků. Není to žádná kritika pro kritiku. Řada věcí se povedla, ale pro nás je důležité, co se z toho naučíme pro následující období a zda případnou druhou vlnu COVID19 či jakékoliv jiné nám doposud neznámé nebezpečí, počínaje suchem, výpadkem počítačových systémů nebo nějakou novou neznámou nemocí, zvládneme výrazně lépe, protože tu budoucnost skutečně řešíme teď. Já děkuji za podporu ke svolání schválení programu této schůze. Děkuji. Dalším v pořadí s přednostním právem vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek, kterého ale nevidím tady v jednacím sále, tudíž dám slovo dalšímu v pořadí, a to je pan místopředseda Okamura. Máme tady potom další pořadí, a to je pan místopředseda Filip, pan ministr zdravotnictví Vojtěch, pan poslanec Farský a paní poslankyně Pekarová Adamová. Vážené dámy a pánové, na úvod mi dovolte poděkovat všem občanům České republiky, včetně zdravotníků, prodavaček, prodavačů v první linii, mnoha dobrovolníkům a mnoha dalším občanům za to, jak se zapojili a pomohli při řešení nouzového stavu kolem koronaviru. Myslím, že jsme všichni v České republice ukázali, že dokážeme spolupracovat a dokážeme spolu vycházet, dokážeme si pomáhat a dokážeme společně řešit i složité situace. A to je, myslím, velmi dobrá zpráva. Jelikož bylo vyslyšeno volání hnutí SPD po tom, aby vládou realizované nákupy a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu v době nouzového stavu zkontroloval Nejvyšší kontrolní úřad, a tím vyvrátil či potvrdil podezření z předražených zakázek, potažmo korupce, rozhodli jsme se, že vyčkáme závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, který má bezesporu odpovídající zákonné pravomoci, mnohem lepší mechanismy, zkušenosti a personální zázemí pro kontroly hospodaření s veřejnými prostředky než poslanecká vyšetřovací komise. A jak víme, Nejvyšší kontrolní úřad již tyto kontroly zařadil do svého plánu kontrol. Budou trvat několik měsíců.